Na celostátní úrovni pokračovala metodická a finanční podpora meziresortních specifikovaných preventivních projektů, např. národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech, speciální výslechové místnosti pro dětské oběti a svědky, program pomoci a podpory obětem při obchodování s lidmi. Celkem bylo v roce 2013 podpořeno 258 projektů v oblasti sociální prevence, situační prevence, informovanosti občanů, které se realizují ve všech 14 krajích, dále pak ve 118 městech a obcích. Mezi priority patřily projekty zaměřené na zvyšování bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách a nejúspěšnější byl projekt asistent prevence kriminality, který byl realizován ve 46 obcích v České republice. V těchto obcích působilo celkem 146 asistentů zaměstnaných místní samosprávou právě za pomoci tohoto dotačního projektu. Ministerstvo vnitra zpracovalo metodiku tvorby bezpečnostních analýz včetně způsobů a kritérií stanovení míry a rizikovosti vztahu k prevenci kriminality a metodiku hodnocení efektů, které tyto projekty přinášejí. Nezapomněli jsme ani na vzdělávání pracovníků v oblasti prevence kriminality. Projekty se týkají zvýšení kompetentnosti policistů, pracovníků územních samospráv, v oblasti prevence kriminality mezioborového vzdělávání policistů ke zvýšení bezpečnosti seniorů a vytvoření jednotného systému v oblasti např. finanční gramotnosti a prevence předlužení. Děkuji vám za pozornost, dámy a pánové. Já děkuji panu ministrovi. A já nyní prosím pana zpravodaje poslance Václava Klučku, aby informoval o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Děkuji vám, pane místopředsedo.

III. ukládá zpravodaji výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky což jsem tímto učinil. Děkuji panu poslanci Klučkovi. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já samozřejmě vím o tom, že v České republice stoupá kriminalita cizinců, kteří tady mají dlouhodobý, možná často trvalý pobyt. Já bych se chtěl zeptat, do jaké míry, protože v zákoně o pobytu cizinců je právě ta, řekl bych, zásadní větička, která je tam dneska, že zrušení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu lze za podmínky, že by cizinec mohl při dalším pobytu na území ohrozit bezpečnost České republiky nebo závažným způsobem narušit veřejný pořádek.

A evidentně buď není vůle aplikovat tyhle věty, nebo je vůle, ale jsou problémy s tím to dokazovat, že skutečně k tomu dochází.

Potažmo my právě z toho důvodu jsme u toho zákona u církví a chystáme i novelu zákona imigračního.

A samozřejmě v případě, že by pan ministr tu odpověď tady nevěděl, je to v pořádku. Vůbec se nezlobím. Jenom prosím, jestli bych to mohl eventuálně obdržet nebo bychom si o tom mohli popovídat, protože cílem je myslím zajistit bezpečnost občanů České republiky.